Určitě mohu říci z vlastní zkušenosti, pravidelně děláme co dva roky měření čistoty ovzduší.

Zrovna včera jsem dostal poslední výsledky měření a musím říct, že jsme udělali obrovský kus práce, i když to ještě není pořád to pravé, co bychom chtěli, ale třeba prašnost jsme snížili o 100 %. Dneska jsme pod 50 jednotek.

Měli jsme tam i ukázku z Vysoké školy báňské smokeman, který přišel a ukazoval lidem, co vzniká při špatném spalování a co jde všechno do ovzduší. Samozřejmě jsme také vydali vyhlášku o zákazu některých paliv.

Strašně proti tomu bojujeme taky. Chceme to stále zlepšovat. Ale jestliže nepůjdeme cestou osvěty, tak samozřejmě nebudeme mít ovzduší takové, jaké bychom chtěli. Ony přinesou určitý úspěch. Určitě ano. Už to tady říkali mí kolegové, a kolegyně to určitě taky řeknou a znají to, že to dělají především lidé sociálně slabí nebo ti, kteří v minulosti byli na takovéto věci zvyklí. Tam si myslím, že opravdu k sociálně slabým se kotlíkové dotace vůbec nedostanou. Osobně bych to řešil jinak, ale to je na jiné vystoupení.

Osobně to nedoporučuji. A věřím, že i díky tady nějaké diskusi dojdeme k tomu, že najdeme jiné lepší řešení. Děkuji vám za pozornost. Nyní tu mám čtyři faktické poznámky. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, chci velice poděkovat panu kolegovi Paverovi za jeho vystoupení, zejména za to, že se ohradil proti tomu pojmu ostravské rakety, nebo jak se to nazývá. Slyším o tom tolikrát.

Takže díky kolegovi Paverovi. Děkuji panu poslanci Kudelovi. Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

A tady teď je určitý nástroj, který může toto pomoci řešit. Neříkám, že je to stoprocentní, ale v této chvíli bych už mohl těm občanům, kteří za mnou přišli, pomoci nebo poradit.

Ale soutěžili jsme.

Děkuji panu poslanci Hájkovi za jeho příspěvek. Skutečně faktická poznámka k panu kolegovi Paverovi prostřednictvím pana předsedajícího. Pokud snížíme množství prachu o 100 %, tak ho snížíme na nulu. O 100 % si myslím, že asi nejde.

Jenom pro vysvětlení matematicky.

A na co jsem zapomněl? Ještě říct jednu věc, kterou jsme dělali dokonce v celém regionu Hlučínska.

Takže tolik ještě na doplnění i na vysvětlení. Děkuji panu poslanci Paverovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec František Vácha. Já bych reagoval na pana kolegu poslance Paveru a chtěl bych se pana ministra zeptat, jaké jiné mechanismy zvažovalo Ministerstvo životního prostředí, které by mohli využít pro tu kontrolu v bytech.